A já vás vyzývám k řešení.

Děkuju za pozornost. Krásné odpoledne. S přednostním právem se přihlásil pan místopředseda Sněmovny Jan Skopeček. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prostřednictvím paní předsedající bych chtěl reagovat na pana předsedu Okamuru. Jsem přesvědčen, že jsem v předchozích dnech nikdy neporušil jednací řád Poslanecké sněmovny. Mám na to stanovisko legislativního odboru Poslanecké sněmovny.

Děkuji.

Moc vás o to prosím.

Ale vy jste přes třicet hodin obstruovali v bodě, kdy se schvaloval program jednání schůze Sněmovny.

Děkuju za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chápu, že někteří už by chtěli rádi projednávat rozpočet, a souhlasím s tím, na druhou stranu si myslím, že je důležité nepřejít mlčením to, čeho jsme tady byli svědky, protože je to zdrojem vyvolávání nejistoty a pochyb ve společnosti. A je lepší to adresovat hned, než aby to potom nějakým způsobem v naší společnosti klíčilo. Především tady není žádný nový pandemický zákon, projednáváme tady změnu již platného a účinného zákona. Ta změna má za cíl uvést zákon do souladu s tím, co nám říkají soudy, tak, abychom nadále chránili práva našich občanů, abychom chránili zdraví a chránili se před riziky, která mohou přijít. Musím se zastat pana místopředsedy Skopečka, že nedošlo k porušení jednacího řádu, nedošlo ke zkrácení toho, aby se kterýkoliv z poslanců mohl vyjádřit, což je zásadní rozdíl oproti tomu, jakým způsobem bylo s právy poslanců nakládáno v minulých volebních obdobích.